Moc děkuji.

Byla dohoda na tom, že to nebude v devadesátce. Tak, jak jste to chtěl udělat během prvního čtení, naštěstí to bylo správně, protože například přídavek na dítě máte prostě a jednoduše spočten špatně a napravuje to můj pozměňovací návrh, ale vy tady říkáte, že je to potřeba udělat co nejrychleji, aby lidé nepropadali do dávek v hmotné nouzi. Vždyť vy to sami na úřadech práce takhle manažujete! Vždyť vy máte zpožděné dávky výplat v hmotné nouzi i státní sociální podpory.

Vy už to tam dávno máte a my to teprve jsme ještě ani nezačali projednávat. Prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

Pak jsme tady projednávali vzpomínáte si? projednávali jsme tady energetický zákon, který se týkal solárů a dalších věcí.

A teď tady máme další zákon ve stavu legislativní nouze.

Ne, je to jednoduché.

My ten zákon samozřejmě na konci dnešního jednání o tomto zákonu podpoříme, my si nebudeme lidi brát jako rukojmí. Skončete tady s tou praxí neustálého porušování zákonů a toho, jak vám to tady krásně řekl můj kolega Radek Vondráček. My se u stavu legislativní nouze zdržíme, protože nemůžeme podporovat tyto vaše absolutně protiprávní postupy. Zákon potom podpoříme. Ale apeluji na vás, skončete s tím! Není to prostě možné. Děkuju.

Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, já bych jenom krátce doplnil naši předsedkyni: včera tady pan Jurečka napadal jiného poslance, našeho předsedu, a mluvil o výsměchu lidem. Nyní tedy pan poslanec Vondráček s faktickou.